Po anexi Krymu vyhlásila Evropská unie jednomyslně, včetně tedy souhlasu České republiky, sankce vůči Ruské federaci, které potom ještě zesílila.

Já vás, pane doktore Černý, nepřekřičím. Já si dovoluji ctěnou Poslaneckou sněmovnu požádat o klid.

V situaci, v které jsme, pokud oficiální reprezentant České republiky, tedy místopředseda Poslanecké sněmovny, předseda parlamentní strany, navštíví ruskou Dumu na pozvání tohoto člověka, tak nám přece všem musí být jasné, jakým způsobem toho dokáže zneužít profesionální ruská propaganda a jakým způsobem o tom budou referovat zahraniční média. Nikdo z nás si samozřejmě ani nedělá iluze o tom, jak a jakým způsobem pan místopředseda Filip bude hovořit o společné politice Evropské unie v rámci sankcí vůči Ruské federaci. To tam bude vydáváno za stanovisko oficiálního českého reprezentanta, který oficiálně navštívil Ruskou federaci.

To je naprosto v pořádku a já jsem ten poslední, kdo by mu v tom bránil. Ale prosím, aby tam nevystupoval jako reprezentant Poslanecké sněmovny, aby tam nevystupoval jako reprezentant České republiky. A tomu můžeme zabránit tím, že přijmeme velmi jednoduché usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zahraniční cestou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa do Moskvy na pozvání místopředsedy Státní dumy Ruské federace Sergeje Železňaka.

Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, je potřeba říci pár slov, proč se tento bod ocitl na našem dnešním jednání. Pan kolega Kalousek zde říkal, že asi všem je jasné, o čem tu dnes jednáme, ale já se obávám, že tomu tak úplně není, a proto se budu věnovat procedurální stránce věci, jak k tomuto vyslání vůbec došlo. Možná si vzpomínáte, kdo sledujete vystoupení jednotlivých politických stran při jejich tiskových konferencích, že zhruba před měsícem, nevím to úplně přesně, ale dá se to dohledat, se objevila v éteru možnost, že pan předseda Filip poletí do Moskvy a povede tam delegaci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Předsedové poslaneckých klubů byli osloveni, aby do této delegace nominovali své zástupce. Občanská demokratická strana, myslím, že TOP 09 také, odmítla tuto delegaci podpořit tím, že by své zástupce vyslala. A najednou se z toho stalo něco, s čím si ani místopředseda Filip, ale bohužel ani předseda Sněmovny Hamáček nevěděli rady, a tak přistoupili k podvodu, obmyslnosti, kterou vám teď popíšu. Na organizační výbor byla předložena žádost o vyslání Vojtěcha Filipa, který povede delegaci, a organizační výbor měl o ní rozhodnout. Těsně před tímto rozhodnutím byl tento list, tato žádost stažena s tím, že tato cesta se stahuje a organizační výboru o ní jednat nebude. A zde by bylo asi potřeba, aby vystoupil místopředseda Sněmovny pan Bartošek, který tam asi netušil, co dělá, ve chvíli, kdy jsme projednávali jiné zahraniční cesty, se zeptal: A jak je to s tou cestou do Ruska? A najednou nastalo zděšení na straně předsedy Sněmovny, na straně místopředsedy Sněmovny, dívali se na sebe, jako co to má znamenat, a říkali: Nic, nic, s tím nic není, ta cesta nebude. A my ostatní členové organizačního výboru jsme přijali závaznou řeč, závazné stanovisko předsedy Sněmovny, který řekl, když cesta nebude, tak prostě cesta nebude.

Zde ty příležitosti byly minimálně dvě. Měsíc času byl k tomu, aby předseda Sněmovny řekl, ať mu to organizační výbor schválí, místopředseda Sněmovny aby obhájil, s jakými záměry na tuto cestu jede. Včera nebo předevčírem, nevím kdy, předseda Sněmovny podepsal cestu, proti které věděl, že je odpor části Poslanecké sněmovny, věděl, do jaké zahraničněpolitické situace staví Parlament.

Já v tom vidím bezpečnostní riziko pro naši zemi, vidím v tom naprosto bezprecedentní podvodné jednání ze strany předsedy Poslanecké sněmovny, konspirační jednání s místopředsedou, protože věděli, že tato cesta visí ve vzduchu, a nám na organizačním výboru lhali.